Děkuji za slovo.

Včera jej podpořil rozpočtový výbor.

V té maximální verzi to může být asi 3 miliardy.

Ne o 10 % nebo 20 %, ale prostě na nula.

Druhý návrh řeší vlastně oblast, resp. množinu, resp. ty všechny, kteří by mohli na tuto částku, na tuto pomoc dosáhnout.

Podle vyjádření paní ministryně ten návrh Ministerstva financí by mohl pomoci až 700 000 OSVČ. Vycházím z veřejného vyjádření paní ministryně. Je jasné, že nejsme schopni úplně přesně odhadnout.

Tento návrh máme ve dvou variantách. První je úplně jednoduchý.